Já vám děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Černochová, připraví se paní poslankyně Nohavová. Děkuji, pane místopředsedo.

Já vám děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Nohavová a připraví se paní poslankyně Dobešová.

Já vám děkuji. Požádám tedy paní poslankyni Dobešovou. Připraví se paní poslankyně Radka Maxová.

Myslím si, že tyto obory by měly jít případně až v další fázi povinné maturitní zkoušky z matematiky. Zároveň svým pozměňovacím návrhem včleňuji výčet těchto oborů, u kterých zůstává povinná zkouška z matematiky, jako přílohu zákona. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní je přihlášena paní poslankyně Radka Maxová.

Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Za prvé navrhuji, aby jednotné centrálně zadávané přijímací zkoušky na střední školy, a to z českého jazyka a matematiky, byly u všech zřizovatelů středních škol jako jediné kritérium přijímacího řízení. Jako jediné kritérium. V současné době jsou navrhována čtyři kritéria, což si myslím, že umožní zase různé spekulace, manipulace s výsledky a podobně. Druhá část se týká povinné závěrečné maturitní zkoušky z matematiky, kde navrhuji, aby byla povinná maturitní zkouška z matematiky u všech oborů s výjimkou oborů uvedených pod § 62 a 85, což jsou talentové obory. Důvod je celkem jasný. Pokud uděláme to, že vybereme pouze určité množství oborů, dnes je oborů několik stovek, a my z toho vybereme šedesát oborů, kde se bude povinně maturovat z matematiky, tak to povede k tomu, že žáci samozřejmě do oborů, kde maturita z matematiky bude, nebudou chodit, a tím oslabíme to, co jsme chtěli, co jsme slibovali a co je potřeba pro náš průmysl, to znamená, žáci nebudou chodit do oborů, jako je elektrotechnika, jako je strojírenství a podobně, protože tam se samozřejmě bude maturovat z matematiky, ale půjdou do oborů veřejná správa a podobně.

To je krátké zdůvodnění. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní požádám pana poslance Laudáta. Připraví se pan poslanec Kudela. Máte slovo. Děkuji.

Děkuji. Já vám také děkuji. Připraví se pan poslanec Hovorka. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že jsem taky chodil do mateřské školy asi tři měsíce, tak jsem připravil pozměňovací návrh, ve kterém doporučuji, aby se sjednotila textace ohledně toho, kdy se dělá zápis do mateřské školy a také kdy se hlásí nástup pro individuální vzdělávání. Druhý pozměňovací návrh. V zákoně se umožní individuální vzdělávání, říká se, že se děti musí po třech a čtyřech měsících dostavit k přezkoušení, ale už se tam nehovoří o tom, co se stane, pakliže dítě nesplňuje jakési požadavky, které by na něj měly být kladeny. Takže navrhuji, aby toto individuální vzdělávání mohlo být ukončeno. Děkuji. Já vám také děkuji.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.

Já si myslím, že paní zpravodajka si s tím v hlasovací proceduře jistě poradí. Důležité je, aby byla udělána náprava, aby to mohlo fungovat. Děkuji, všechno.

Ve zkratce, tento pozměňovací návrh posiluje postavení zřizovatele jako toho, kdo garantuje kvalitu vzdělávání, a umožňuje zřizovateli odvolat ředitele školy bez udání důvodu. Já vám děkuji.

Já vám děkuji, kolegyně a kolegové.

Já vám také děkuji.